Nejde všechno tak rychle, jak bychom si sami představovali.

Vede to k určitému zrychlení a snažíme se to ještě vylepšovat.

Další věc, kterou ještě máme a připravujeme, je i novelizace typové směrnice pro krizové řízení.

Pardon, ještě poznámka.

Děkuji za pozornost. Nyní vystoupí s přednostním právem místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip, připraví se také s přednostním právem místopředseda klubu Pirátů, pan poslanec Černohorský. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Považuji to za zásadní.